Tato vláda nemá bohužel strategii, ztratila důvěru většiny veřejnosti a nese za stávající situaci plnou odpovědnost.

Co se týče návratu dětí do škol, mělo by to být co nejdřív a už to dávno mělo být. Je důležité, aby děti získaly pravidelné vzdělávání.

Je potřeba, aby děti šly do škol.

A teď se na nás řítí další problémy, na občany České republiky.

Přitom si to jasně protiřečí, už i toto samo si protiřečí. Pro SPD je nepřijatelné, aby obsah tohoto covid pasu určovala Evropská unie a podmiňovala jeho platnost mimo jiné druhem použitých vakcín.

Covid pas zároveň neřeší skutečnost, že jeho držitel může být přenašečem koronaviru, a to bez ohledu, jestli byl, anebo nebyl testován anebo očkován. Očkování musí být dobrovolné a neočkovaným občanům nesmí být omezovány jejich občanské svobody.

Vláda vyhlašuje nouzový stav protiústavně a s nikým to tady nehne. V podstatě ani odvolání k Ústavnímu soudu už nefunguje.

A jediný, kdo se ozývá, je SPD, všem ostatním to vyhovuje a mlčí. I vy, až třeba jednou nebudete v Poslanecké sněmovně poslanci, tak se vám může stát, že vám někdo bude omezovat vaše občanské svobody, a pak budete jenom koukat, a sami, když jste tady byli, tak jste tomu ale nebránili a mlčeli jste.

Takže je to velký problém, to jednání současné vlády.

Zase během několika dní úplně protichůdné informace.